Tím jsem se vypořádal se všemi omluvami.

Poté bychom projednávali další body dle schváleného pořadu, body z bloku zákonů první čtení.

Poté bychom pokračovali opět body dle schváleného pořadu schůze. Ptám se, zda má někdo nějaký návrh na změnu schváleného pořadu schůze v této fázi. Nikoho nevidím.